Děkuji za slovo, pane předsedající.

Protože podle zpětného výpočtu by byla koncentrace kyanidů na zdroji tak obrovská, že je téměř nemožné, aby byla z jednoho zdroje.

Děkuji.

Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Není tomu tak a v tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Pan zpravodaj? Nemá zájem.

Návrh usnesení zní: